Děkuji. Rozumím tomuto návrhu. Přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří nebyli přítomni v sále. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 25, přihlášeno 166 poslanců, pro 73, proti 41. Návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Na řadě je faktická poznámka pana poslance Raise. Prosím, máte slovo. Děkuji. Přeji všem dobrý den.

Ale v každém případě je to jednoznačně návrh, který jde správným směrem, a to směrem ke kvalitě. S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan poslanec Bělobrádek. Prosím, máte slovo. Vážení kolegové, vážené kolegyně, ano, já to chci potvrdit.

Ano, je nový informační systém.

A ten informační systém se nyní provozuje za polovinu tehdejší ceny. Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do obecné rozpravy? Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím. Ano? Prosím, máte slovo.

Děkuji. V rozpravě nezazněl návrh na vrácení nebo zamítnutí, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Na návrh organizačního výboru by se měl garančním výborem stát výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Je nějaký jiný návrh na garanční výbor? Opět jsem přivolal všechny k hlasování a můžeme hlasovat o přikázání garančnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Končím prvé čtení tohoto bodu. Děkuji paní místopředsedkyni vlády a panu zpravodaji. Nyní se budeme věnovat bodu číslo 78 .